Já jenom velice krátce. Ale to jenom na okraj. Zkuste si to někdy načíst. Děkuji. Neměl jsem šanci říct, že jde opravdu o jinou organizaci, ale o to důležitější možná. Mohu tedy rozpravu znovu uzavřít. A závěrečné slovo pana ministra.

To je jiná organizace. Je to organizace celoregionální. Takže ta hana směřovaná na Evropskou unii je tu poněkud mimo mísu. To není vždycky zvykem. Škoda, že mě přitom neposlouchali, když jsem říkal, že jsme už v mezidobí splnili všechno, co po nás ta úmluva chtěla.

Čili to je jakási prevence v užším smyslu, kdy se cílí na tu přípravnou fázi a organizaci teroristických útoků, samozřejmě proto, aby pokud možno k samotným útokům už nedošlo. A já mám radost, že jsme se konečně loni připojili k zemím, které kriminalizují dostatečně účinně tento typ chování, a že jsme tedy schopni se v tomto směru na tom podílet.

Poslední, co musím zmínit, je odpověď na otázku, proč nám to trvalo tak dlouho. Já se přiznám, že nevím.

Není tomu tak. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh?

Prosím, pane poslanče, váš návrh.

Budeme hlasovat. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Budeme se zabývat přikázáním nejdříve zahraničnímu výboru.

Zahraničnímu.

Nyní tedy budeme hlasovat o ústavněprávním výboru, který navrhl kolega Fiedler.

Kdo je proti? Teď hlasujeme, paní kolegyně.

Návrh nebyl přijat. Pane místopředsedo, zmatečné hlasování.

Prosím, abychom tato dvě hlasování opakovali. No, to nemohu udělat, protože nemáte pravdu, paní kolegyně. Jde o mezinárodní smlouvu, nikoliv o zákon.

Takže bych se vás, pane místopředsedo, zeptala, co by se stalo, kdyby v tuto chvíli, když jste dal hlasovat o zahraničním výboru jako garančnímu, kdyby také prošel. Já jsem nechal hlasovat o návrhu organizačního výboru Přehrajte si stenozáznam. Pokud namítáte postup předsedajícího, tak to navrhněte pozitivně a já to nechám odhlasovat.

Pak jsem řekl, jestli má někdo jiný návrh, a pan kolega Fiedler navrhl výbor ústavněprávní.

Takže já vám teď, pane místopředsedo, nerozumím. Skutečně to hlasování je zmatečné. Já nemám nic proti tomu, aby byl v uvozovkách garančním výborem výbor zahraniční, ale v tom případě byste měl otevřít znovu možnost navrhovat výbory.

Ale prosím, abychom tady skutečně dodržovali tu proceduru. Já vím, že se jedná o mezinárodní smlouvy, že je to trošku jinak.